A najednou říkáte, že ti samí, pokud by měli být odměněni za to, že mají děti, i v důchodovém systému, je to protiústavní.

Nevíte.

Poté pan poslanec Bělobrádek a pan poslanec Sklenák. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Já jsem původně nechtěl mluvit k tomuto bodu, ale musím reagovat na kolegu Bělobrádka. A tady už se několikrát konstatovalo, že u nás je ten systém nastaven, že je víc solidární než v ostatních zemích a zásluhovost je více popírána. Já sám osobně nejsem příliš nadšen z různých plošných opatření, taky jsem to někde v televizi řekl, že v tomto případě bych třeba radši více přidal seniorům, kteří mají nižší důchody, oproti těm, co mají vyšší.

Děkuji. Pan poslanec Pavel Bělobrádek, připraví se pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. To znamená, tak se to má promítnout do normálního výpočtu, ale tím pádem zase více dostanou ti, kteří více odváděli v minulosti.

Děkuji. Pan poslanec Roman Sklenák s faktickou poznámkou. Máte slovo. Ano, děkuji. Jiná věc je, pokud bych tady vystoupil a řekl: já konstatuji, že tento návrh by byl protiústavní. A druhá věc je, když tady řeknu, že jsem si vědom toho, že se nějakou otázkou Ústavní soud opakovaně zabýval a že mám obavy, že by takový návrh mohl být prohlášen za protiústavní. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já jsem vás nenapadal, pane kolego. Nicméně z mnoha vystoupení těch, kteří podporují tento návrh, padají poměrně silná slova na adresu těch, kteří ho nepodporují.

A úplně v té debatě například zapadla debata o tom, jaký je poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě. Přestože sociální demokraté se chválí, jak to skvěle zvedají proti vládám, kdy vládla ODS, tak ten průměr klesá. Nemám z toho žádnou radost.

Paní zpravodajce chci říct, že podpoříme zkrácení lhůty na 30 dnů, které načetla ve svém vystoupení.

Co je na tom řešení nefér?

Když se chystáme zrušit , tak vám to nevadí.

Šest a čtyři je deset lomeno dvěma kompromis pět. Možná.